Protože vláda nechce šetřit a chce hodně utrácet, nemůže respektovat pozměňovací návrhy. Nebo dokonce žádné pozměňovací návrhy být nemusí. Ale to by vláda musela mít politickou vůli šetřit a nesměla by chtít zvyšovat výdaje. Ona nemá politickou vůli šetřit, ona o tom umí pouze mluvit.

Kdyby směřovala k vyrovnaným rozpočtům.

Neeviduji již žádnou přihlášku do znovuotevřené rozpravy, takže ji končím.

Nemám zde žádnou poznámku, že by padlo cokoliv, co je hlasovatelné. Není tomu tak, výborně, v tom případě končím druhé čtení tohoto návrhu.